Výběr mýta je a byla vždy politická záležitost. A zde hrozila situace, že nebudeme po roce 2016 i když teoretická situace vybírat mýto.

Tyto důvody mě osobně vedly k tomu, že jako místopředseda hnutí jsem do této věci vstoupil.

A to jsem udělal. Víte, já jsem za celý svůj život aktivní život myslím zvyklý řešit problémy okamžitě. A protože v rámci hnutí jsem měl na starosti i oblast dopravy politicky, tak jsem si ten mandát prostě vzal a začal ten problém řešit, samozřejmě společně s kolegy z Ministerstva dopravy.

A je potřeba, abychom si všichni vzájemně oživili některé věci a oživili paměť.

Ale to není bohužel všechno.

A hlavně smlouva vůbec neřešila její ukončení a předání dokumentace pro vypsání nového tendru. A tyto věci bylo potřeba rychle vyřešit. Proto jsem do řešení mýta i já osobně vstoupil. S jediným cílem.

A jak to tedy dopadlo, dámy a pánové? Také o tom hovořil pan ministr.

Méně než polovina.

Prostě jsme to zvládli.

My tady dnes máme cenu, kterou bude náš stát platit novému provozovateli mýtného systému o více než polovinu nižší než v roce 2006. To nikoho nezajímá? A nyní zpátky k mé roli a mému mandátu. Policie dělá svoji práci a já jsem jí poskytl maximální součinnost a jsem připraven tak postupovat samozřejmě i nadále. Nicméně pokud se týká mého mandátu, ten politický jsem vám řekl. Ale jsem také poslanec. A podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, dle paragrafu 11 je poslanec oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce.